Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Já hlasuji s kartou číslo 61.

Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 69.

Děkuji za slovo, dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Prosím paní poslankyni Nohavovou. Stahuje svůj návrh.

Děkuji. Pan poslanec Ondráček.

Prosím i předsedy koaličních klubů, aby případné porady vedli mimo jednací sál. Nebudu pokračovat, dokud nebude ve sněmovně klid.

Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, stejně jako já jste adresáty mnoha mailů, které dostáváte ve věci sněmovního tisku 1021. Já bych vás v této věci požádal, abychom tento sněmovní tisk, který je jako bod 176, pevně zařadili na naše jednání příští týden ve středu 12. 4. jako 5. bod dopoledního jednání. Děkuji vám za podporu. Děkuji.

Aby nedošlo k nedorozumění.

Ano, děkuji.

Kdo je proti?

Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím kolegu Bendu. Moc se omlouvám, ale ten bod už je pevně zařazen.

Je to o tom, abychom nedostávali ty desítky, popř. i větší počty mailů, které jsou kolem tohoto sněmovního tisku, a mohli jsme ho projednat pokud možno v co nejbližším termínu.

Kdo je proti?